Platí stále to, že na Ukrajině bude snaha o ustavení vlády národní jednoty?

A co je podle mého názoru naprosto klíčové, je prezidentská kampaň. Nic jiného než volby situaci na Ukrajině nevyřeší, ale je potřeba i ze strany Evropské unie působit na jednotlivé kandidáty, kteří budou v té kampani kandidovat, aby ta kampaň neznamenala další rány a další trhliny na jednotě Ukrajiny, protože podle mě stále platí, že tím největším nebezpečím, které by mohlo být na konci celého příběhu, je nějaké rozdělení Ukrajiny na východní a západní, se všemi důsledky a dopady, které by to mělo. Tady já vidím velký prostor i pro evropskou diplomacii a pro naši demokracii, abychom působili na ukrajinskou politickou reprezentaci, aby dále neprohlubovala rány, které byly učiněny, a aby se snažila zemi udržet pohromadě.

Já chápu a vidím, že ne všichni aktéři jsou k jednání ochotni.

Já souhlasím s tím, že sankce mohou být velmi dobrým nástrojem k tomu, abychom dosáhli nějakého cíle.

Nicméně nic by se nemělo přehánět a je potřeba mít na paměti také širší kontext této věci.

Já bych varoval před eskalací napětí a rétoriky do situace, kdy bychom se rozhodli zavést nějaké drastické ekonomické sankce proti Ruské federaci za prvé bez jasného cíle já zatím nevím, co by mělo být cílem nebo důvodem k zavedení takovýchto masivních sankcí , ale současně kdy bychom takovéto sankce zaváděli za cenu, že na konci toho příběhu bude zničená evropská ekonomika, zničená ruská ekonomika, naprostá destabilizace.

Děkuji panu předsedovi. Prosím, pane místopředsedo. Vážená paní předsedající, členové vlády, paní a pánové, já si dovolím, ač nerad čtu projevy, vám něco přečíst.

Desítky tisíc ukrajinských komunistů, kteří v současných těžkých podmínkách nadále obhajují naše společné ideály a zájmy pracujících, žádají mezinárodní komunistické, dělnické a levicové hnutí o podporu a solidaritu.

I to vám mohu přečíst, jakou jsem dostal informaci.

Navrhovali jsme vytvoření nezávislého lidového kontrolního orgánu, který by dohlížel na činnost vlády a připravil celostátní referendum, ve kterém by lid Ukrajiny právoplatně rozhodl o své budoucnosti. Navrhovali jsme vytvoření instituce volitelných soudců i politickou reformu, která by vedla k decentralizaci státní moci na Ukrajině. Naše výzvy nebyly vyslyšeny ani bývalým prezidentem Janukovyčem, ani vůdci tehdejší opozice.

Na Ukrajině stále posilují moc ozbrojené nacionalistické a ultrapravicové skupiny, které jménem revoluce mohou občanům zabírat majetek, dopouštět se na nich násilí a zastrašovat je. Situace se vymkla kontrole, přičemž vedoucí představitelé policie a vnitra, kteří se rekrutují ze včerejší opozice, v lepším případě nemají na ozbrojené skupiny žádný vliv a v horším případě se sami tiše účastní nezákonností. Aktivisté KS Ukrajiny se stali prvními oběťmi útoků. V podmínkách rozpadu právního systému jsou komunisté vystaveni vydírání a zastrašování, jsou fyzicky napadáni, dochází k zabavování majetku včetně stranických tiskáren.